Je to samozřejmě všechno ještě pečlivěji zdůvodněno v těch příslušných konkrétních sněmovních dokumentech, budeme o tom jistě diskutovat ještě před třetím čtením, kde vás požádám, abyste tyto návrhy podpořili. Současně ještě v podtextu říkám, že ty, které nebudou podpořeny, tak budu usilovat o to, aby se do toho rozpočtu zapracovaly. Z toho jednoho důvodu, že my tady teď schvalujeme rozpočet, který už teď víme, že je špatný, protože nevíme, co udělá Senát s naším návrhem, a nevíme, v jaké podobě vlastně dozná naprosto zásadních změn. Proto tam zdůrazňuji zejména tu položku těch 5 mld. korun přes Ministerstvo pro místní rozvoj na bydlení.

Bohužel není v provozu a historici platí miliony korun za pronájem v komerčním prostoru.